Stanovisko výboru nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru: bez stanoviska. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Děkuji.

Pokud chce někdo přestávku na poradu klubu, tak nechť mi to předsedové klubů oznámí. Prosím, pokračujte.

Paní ministryně? Paní ministryně, stanovisko!

Kdo je proti?

Předseda klubu hnutí ANO požádal o pět minut přestávky před závěrečným hlasováním. Všechny pozměňovací návrhy jsme vyčerpali, paní zpravodajko?